Měl jsem za to, a samozřejmě jsem to dlouhodobě konzultoval i s legislativním odborem, že by bylo dobré, aby ty úpravy byly postaveny na roveň, abychom neměli jakousi přísnější úpravu pro samotné společnosti s ručením omezeným než pro akciové společnosti. Proto vás všechny žádám, abyste tento zákon podpořili. A velmi děkuji i paní ministryni, že se na jeho podporu vyjádřila. Děkuji.

Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu a do rozpravy je přihlášen jako první pan poslanec Dominik Feri. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane senátore, vážení přítomní členové vlády, jenom si dovolím okomentovat, jak k této legislativní chybě došlo. Mezitím se změnilo obsazení ministerstva, změnila se i jakási politická nálada netoliko na ústavněprávním výboru, a došli jsme všichni k závěru, že by ta novela neměla být tak široce koncipovaná. Rozhodli jsme se škrtat. A tady to jsme bohužel vyhodili taky.

Jsem tedy velmi rád, že to pan senátor v Senátu vyzdvihl, upravil, protože není žádným způsobem odůvodnitelné, proč by pro společnosti s ručením omezeným měla platit kogentní úprava takto nevyrovnaná oproti společnostem akciovým. Děkuji.

Registruji žádost o odhlášení. Žádosti jsem právě vyhověl.

Počet hlasujících už se nám relativně ustálil.